Všechny vás vítám. Jsem rád, že jste tady zůstali, já bych to tedy dodal správně.

Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 2. dubna tohoto roku elektronickou poštou. Má někdo jiný návrh? Nikdo, děkuji. V tom případě rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 1, přítomno 92 poslanců, pro 89, proti nikdo. Potvrzuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni a nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů s tím, jak jsme se sešli na tomto jednání v rámci bezpečnostních a krizových opatření.

Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní budeme hlasovat, pokud se nikdo nehlásí. V tom případě rozhodneme v hlasování číslo 2 o pořadu schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl schválen.